Proč na jiném úseku začaly práce o týden později?

Asi žádné. Jinak byste nedopustil šílenost, která se údajně na rekonstruovaných úsecích odehrává. Mám informace, že ze řídicího výboru D1 zmizel koordinátor stavby. Byl vyhozen, nebo utekl sám? Místo něj tam údajně chodí Tomeš a Petrák. Je to pravda? Otázka možná i pro vyšetřovací komisi. Jak je smluvně ošetřena jejich odpovědnost? Kdo ponese odpovědnost za případné škody? Kolik budou stát rekonstruované úseky? Tohle všechno by měl zodpovědět buď pan Prachař, anebo vyšetřovací komise. Proč se ptám? Údajně se nikdo nezabývá průběžnou administrací změnových listů. Jak mohl správce stavby nebo technický dozor nebo investor připustit realizaci bez předem schválených změnových listů? Kolik bude víceprací? Co budeme dělat, když bude překročen zákonný limit? Jakou odpovědnost kdo ponese, když tohle dopustíte? V nedávné reportáži České televize sice jakýsi odborník uváděl, že ze zvukových měření je jasné, že je vše v pořádku, nelze však popřít, že povrch vozovky způsobuje mikrovibrace vozidla, které jsou pro řidiče i spolucestující nepříjemné. Dovoluji si požádat o odborné posouzení tohoto problému a nebo zadání oponentních posudků ze strany vyšetřovací komise. Vážené kolegyně a kolegové, pokud máme zjistit pravdu, je třeba tato výše uvedená podezření zadat k vyšetření nezávislé komisi. Požaduji, aby na akce na dálnici D1 byl proveden nezávislý audit jako podklad pro práci komise. Můžete nám říci, pane ministře, které úseky z druhé etapy rekonstrukce D1 jsou plně připraveny k realizaci v příštím roce a letech následujících? Můžete to porovnat s původními plány druhé etapy? Co jste dělal pro to, aby byly problémy eliminovány?

Nechcete náhodou rychle utratit peníze z letošního rozpočtu, protože čerpání na realizovaných projektech vázne? Zase, určitě bod pro audit nebo poslaneckou komisi.

Můžete garantovat, že všichni vaši podřízení na Ministerstvu dopravy i vy osobně pracujete ve prospěch státu?

Ještě tak aby tam někdo ukládal odpad z lagun.

Tady předpokládám, že tedy vznikne speciální vyšetřovací komise, o kterou požádala paní poslankyně Havlová.

Nebudu se zmiňovat o průběhu obecně známého sesuvu. Ale proč ještě sesuv není sanován? Byla odeslána?

Kolik to bude stát? Mohu vám jen sdělit, že dlouhý časový odstup od živelní katastrofy bude těžko vysvětlitelný pro použití nástrojů na zadání zakázky z volné ruky. Riskujete, že budete obviněn z porušování zákona. Pane ministře, co se děje kolem posledně zbudovaného úseku dálnice D3? Další potenciální téma pro vyšetřovací komisi. Svoji tvrdost vůči dodavatelům jste několikrát deklaroval.

Jestli se nemýlím, není převzata dodnes.

Ministerstvo dopravy nezvládá legislativní proces, není schopno hájit zájmy rezortu v zákonu o zadávání veřejných zakázek a vlivu staveb na životní prostředí. Přípravu nových investic, zejména v oboru silnic, dovedlo do stavu totální anarchie. Existují vážné pochybnosti o hájení zájmu státu ve sporných kauzách. Existují vážné pochybnosti o dodržování zákonů, zejména zákona o zadávání veřejných zakázek. Není zvládnuta příprava realizace rekonstrukce D1. Nejsou vykupovány pozemky pro nové stavby. Koncepční záměry nejsou projednávány v gesčních výborech Sněmovny s kraji. Pane premiére, zvládání tvorby legislativy, chaos při přípravě nových investic, neřešení starých problémů, kde hrozí poškození státních zájmů, uzavírání sporných dodatků smluv. Kam ještě situace musí dojít, abyste sáhl k razantním opatřením a dnes připustil vytvoření vyšetřovací komise? Nebo je uděláte po sobotním uzavření volebních místností? Pane premiére, zřejmě většina poslanců a poslankyň této Sněmovny se jen z médií dozvěděla, že jste schválili strategický materiál o investicích v několika následujících letech. Proč tyto zásadní plány neprojednáte nejdřív ve výborech Poslanecké sněmovny, ve Sněmovně, s odbornou veřejností? Proč ignorujete krajské politické reprezentace? Zadávání zakázek neprůhledným firmám. Toto téma není příliš třeba zmiňovat. O kauze vinařské firmy informovala média.

Před příchodem Rusnokovy vlády byly v rámci protikorupčních opatření podlimitní zakázky do 3 milionů na přímé oslovení. Teď se v tom jede vesele dál. Dříve se oslovovalo pět firem, dnes tři.

Situace v přípravě tendrů na nového provozovatele elektronického mýtného.

Potom se někde objevil názor pana ministra, že by mýto vybíral rakouský ASFINAG. Pane ministře, jednal jste s ASFINAGem, jednal jste s KAPSCHem. Jak hodláte zdůvodnit případné nestihnutí termínu pro řádné výběrové řízení? To zase chcete zasít problémy, které už jednou v polovině minulé dekády režírovala vláda vedená sociální demokracií? Co to vlastně má za snad 100 milionů korun udělat ona poradenská firma? Hledat rámcové, odborné a politické zadání?